V ostatních vojenských újezdech to prý nebude moci být zřízeno z důvodu budoucího vytížení. Takže se ptám, jestli víme, vůbec co chceme. Za třetí. Poslední události na Ukrajině si vyžádají komplexnější pohled na budoucí obranu v rámci Severoatlantické aliance i Evropské unie. Tady opravdu nechci naskakovat jako kolegové z ODS na návrh amerických republikánů na znovuobnovení jednání o umístění radaru, ale nejsem si jist, že toto území nebudeme v blízké budoucnosti potřebovat, například pro umístění prvků společné protiraketové obrany či prvků protivzdušné obrany naší země, o jejíž modernizaci se v současné době jedná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem mi dovolte jednu legislativní připomínku k návrhu zákona týkající se odstavce 4 § 1.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já myslím, že teď se hodí tahle vsuvka.

Takže bych byl rád, kdyby čísla, kalkulace byly kompletní, abychom se nebavili jenom o tom, že jak říkal pan ministr, jeden prostor vydělává deset milionů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne. Já už poslouchám poněkolikáté debatu o vojenských újezdech. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi, že splnil svůj slib, předložil sem tento návrh v termínu, ve kterém o tom mluvil při interpelacích. A fascinuje mě, že někteří kolegové se neobtěžovali, aby si přečetli důvodovou zprávu k tomuto návrhu. Tam byste se totiž dočetli, že mimochodem Česká republika má primát v tom že využívá 1,7 % rozlohy státu na vojenské újezdy na rozdíl od jiných evropských zemí, kterým stačí pouze 0,5 % rozlohy území. Což je první argument. Druhý argument. Pokud Armáda České republiky, odborníci z Armády České republiky, tři ministři po sobě se rozhodnou k tomu, že navrhnou tuto normu, tak kdo z nás tady je větší odborník než oni a kdo z nás, možná pánové, vy jste větší odborníci, protože jste alespoň na té vojně byli, zpochybní to, že tady je zřejmé, že vojenské újezdy Boletice, Hradiště a Libavá jsou svými podmínkami plně vyhovující pro výcvik jednotek Armády České republiky ve všech druzích příprav včetně součinnostních cvičení za účasti všech druhů vojsk a pro společná alianční cvičení.

Vzhledem ke specifickému určení vojenského újezdu Březina je nutné tento újezd zachovat. Na stránce 24, kdybyste si tu důvodovou zprávu přečetli, byste se dočetli, že v posledních letech došlo k výraznému snížení bojových střeleb a že za rok 2010 byly bojové střelby prováděny osm dnů, v roce 2011 pouze čtyři dny.

Ještě jednou mám faktickou poznámku, a to od kolegy Antonína Sedi, a pak od pana kolegy Novotného. Pak snad konečně pan kolega Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové musím říct, že jsem si nejenom přečetl důkladně důvodovou zprávu, ale i analýzu. Děkuji. Nyní pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Devět měsíců. Ti, co jste dělali starosty nebo podobně, tak za devět měsíců, víte dobře, než se tam vůbec zvolí starosta, než se tam vůbec ustanoví orgány, tak je devět měsíců pryč a ty obce budou bezprizorní. Bylo tady řečeno, že na komunikace se dává 200 milionů. Co to je, proboha? To je pár korun. Jeďte se tam podívat, v jakém stavu ty komunikace jsou! To je úžasné! Vojáci si nechávají to nejlepší, co tam existuje, honitby, lesy atd.

Takže já tenhle zákon samozřejmě podpořit nemůžu. Děkuji panu poslanci Novotnému a nyní je řádně přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Rozumím důvodům vlády, se kterými předkládá zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy zejména z pohledu optimalizace vojenských újezdů a analýzy jejich potřebnosti pro Armádu České republiky. Musíme si uvědomit, že Brdy jsou v našem měřítku unikátním krajinným celkem, který se v této podobě do současné doby dochoval zejména z důvodu existence ochrany, kterou mu zajišťoval právě vojenský újezd. A já se ptám, jakým způsobem bude zajištěna ochrana přírody a krajiny po zrušení vojenského újezdu? Dočkáme se nájezdu developerů, kteří promění zachovalou přírodu Brd na obrovský lunapark? Budeme spoléhat na územní plány obcí, které ne vždy mohou respektovat celospolečenský zájem na zachování tohoto ojedinělého krajinného celku? Jsem přesvědčen, že pokud chceme rušit vojenský újezd Brdy, tak poté, až bude ujasněn termín vyhlášení a rozsah chráněné krajinné oblasti, která na sebe převezme aspoň částečně garanci ochrany přírody ve vojenském újezdu Brdy.